državnu tajnicu Majdu Burić, da nam da očitovanje, izvolite državna tajnica. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani saborski zastupnice i zastupnici. Amandman se ne prihvaća, zato što se sukladno važećem ZOM-u, dakle Zakonu o mirovinskom osiguranju za izračun visine mirovine, uzima u obzir cjelokupno razdoblje osiguranja i ostvarenih plaća odnosno naknada. Zahvaljujem državnoj tajnici, budući da nema predlagatelja, glasovati ćemo o ovom amandmanu. Prelazimo na drugi amandman zastupnika Silvana Hrelje, izvolite državne tajnice. Zahvaljujem amandman se ne prihvaća. A ne prihvaća se zbog toga jer je puni naziv Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje već naveden u čl. 1. stavku 5. ovoga zakona. Poštovani kolega Hrelja, izvolite.

Dakle ovo po meni nije trebalo mijenjati zato što je vrlo nelogičan članak 3. odnosno stavak 3. u članku 1. gdje se govori da ovim zakonom uređuje se i provedba isplate mirovina na temelju ukupnog iznosa kapitaliziranih uplata doprinosa iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga zakona jer to nije točno, vi znate dobro kao i ja da se ovo uređuje sa dva poveća zakona, Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima. Dakle ovdje se ne uređuje čak ni provedba isplate, ovdje se može urediti samo osnivanje mod a mod mora raditi po drugim zakonima, ne po ovom zakonu. Prema tome smatram ovaj amandman ispravno pozicioniran i sadržajno i nomotehničkim, pa tražim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hrelji. Prelazimo na 3. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite državna tajnice. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Mjera prema kojoj se roditelju, majci ili posvojiteljici dodaje 6 mj. staža za određivanje visine mirovine, mjera je koja prije svega je u cilju zaštite majčinstva i određuje se po osnovi rođenja djeteta a ne ovisno o visini naknade plaće zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta. Zahvaljujem državnoj tajnici. Poštovana kolegica Čikotić, izvolite. Poštovana državna tajnice, poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Ono što je bitno naglasiti a razvidno je i u Strategiji o ravnopravnosti spolova iz 2017. g. jest da žene češće izbivaju s posla, da rade za niže plaće, da zapravo one se ne realiziraju dovoljno na tržištu rada, da glavna prepreka tržištu rada uz dob im je ona prema odluka o majčinstvu.

Mi smo predložili u našem amandmanu da one žene koje rode 3. dijete, 4. četvrto dijete i svako drugo dijete iza toga ili ga posvoje, isto tako one koje rode blizance, koriste godinu dana taj mirovinski staž da im se uveća za godinu dana jer smatramo da isto treba biti razmjerno onome što koriste rodiljni dopust i zato vrijeme za drugu i treću godinu primaju manju naknadu, izbivaju sa tržišta rada a jednostavno prisutna je ta neravnopravnost u smislu da samo 0,31% očeva koristi rodiljni dopust a svega 4,47% očeva koristi roditeljski dopust. Upravo zato smatramo daj e nužno da se napravi taj iskorak, vi ste predvidjeli 6 mj., mi predlažemo godinu dana radnog staža za one majke koje posvoje ili rode blizance, treće, četvrto i svako drugo dijete. Izuzetno je bitno u momentu kad znamo da RH ima nisi prirast temeljeno na demografskim kretanjima, da imamo visoku razinu iseljavanja, da napravimo sve korake koji će na m pomoći u demografskoj obnovi jer demografija je pitanje svih pitanja kao što je javna uprava reforma svih reformi. Prelazimo na 4. amandman Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća. S obzirom da bi predložena izmjena značilo retroaktivnu primjenu zakonske odredbe što je u suprotnosti sa ustavnim načelom o zabrani retroaktivnosti, amandman se ne prihvaća. Zahvaljujem. Poštovani kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa. Uvažena državna tajnice, znači vi radite podjele između majki, radite podjelu između žena, radite podjelu između djece, radite podjelu između sestara. Znači jedna će sestra otići u mirovinu sutra, druga će otići za 3 tjedna. Ova koja ode za 3 tjedna dobit će za dvoje djece godinu dana staža i 4% povišice, ova koja ode sutra, neće dobiti takvo pravo. Znači zbog čega jedno majčinstvo vrijedi više a drugo manje? Ja razumijem da ste vi možda imali neke časne namjere u vezi s uvođenjem ove novine ali niste dovoljno promislili taj zakon, te izmjene i sada ćete imati veću štetu nego korist. Ja vas želim upozoriti da se s ovim amandmanom slažu i sindikati, da se slaže i sindikat umirovljenika, ja vjerujem velika većina umirovljenika te iz tog razloga pozivam vas da još jednom razmislite jednako kao i sve zastupnike a iz ovoga razloga tražim i glasanje o ovom amandmanu. Prelazimo na 5. amandman poštovanog zastupnika Miranda Mrsića. Izvolite državna tajnice. Hvala vam. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je isto kao i za amandman broj 3. dakle mjera kojoj se roditelju, majci ili posvojiteljici dodaje 6 mj. staža za određivanje visine mirovine, prije svega jest mjera u cilju zaštite majčinstva i određuje se po osnovi rođenja djeteta a neovisno o visini naknade plaće zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta. Poštovani Kolega Mirando Mrsić, izvolite. Poštovana državna tajnice, napravili ste još jednu diskriminaciju, niste ni svjesni što ste napravili sa ovime jer ste ženama dodali 6 mjeseci staža a da niste definirali po kojim vrijednosnim bodovima će određivati bodovi za tih 6 mjeseci. Žene su dobile 6 mjeseci ili više za djete ali to niste riješili što to znači za njihove mirovine. One će onda biti još dodatno 6 mjeseci penalizirane zato što vrijednosni bodovi neće odgovarati njihovim prosječnim primanjima nego će odgovarati onim primanjima koja su u vrijeme porodiljskog koja znamo da su manje i napravili ste još jednu dublju diskriminaciju žena umjesto da ste riješili problem koji stalno je u mirovinskom sustavu a to je da žene i zbog porodiljnog dopusta, zbog majčinstva, zbog njega člana obitelji imaju manje mirovine. Ovo ste napravili preko noći bez ikakvih konzultacija, bez ikakvih izmjena da bi sa ovim spinom zamračili sve one probleme koje imate sa ovim Zakonom o mirovinskom osiguranju koji je doveo i dovesti će do još većih problema u mirovinskom sustavu a neće riješiti probleme koje treba riješiti. Obzirom da niste definirali koji prosjek, koji vrijednosni bodovi vrijede u tih 6 mjeseci, vi ste te žene još jedanput zakinuli jer će imati duži period u kojem će im se obračunavati vrijednosni bodovi manji nego vrijednosni bodovi koje imaju za svoju plaću. I onda će oni zbog ovoga, de facto neće imati veću mirovinu nego će imati još i manju mirovinu. I niste ženama dali ništa nego ste ih već dodatno penalizirali i to će vam se vrlo brzo vidjeti čim vam prva žena ode u mirovinu, vidjeti će se šta ste napravili da ste napravili loše ženama. Zahvaljujem poštovanom kolegi Mrsiću. Prelazimo na 6.-ti amandman zajednički Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kluba zastupnika HSS-a, Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Kluba zastupnika Živog zida i SNAG-e i kluba nezavisnih zastupnika. Izvolite državna tajnice. Zahvaljujem. Ovaj amandman se ne prihvaća. Naime ubrzanje povećanja dobi za starosnu mirovinu predlaže se radi poticanja dužeg ostanka u svijetu rada kao i kasnijeg ostvarivanja prava na mirovinu a radi dugoročne održivosti sustava, mirovinskog sustava, kao i adekvatnosti mirovina nužno je ubrzavanje podizanja dobne granice kao uvjeta za stjecanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu u odnosu na važeći zakon. Predloženim amandman predlažu se uvjeti za stjecanje prava na starosnu mirovinu bez propisivanja prijelaznog razdoblja u kojem bi uvjet dobi bio postupno povećan sa 65 na 67 godina. Uzimajući u obzir usporedne podatke i projekcije za Hrvatsku i zemlje EU naručito u pogledu očekivanog trajanja života te očekivanog trajanja zdravog života nakon 65 godine ali i usporednih podataka o stopi zaposlenosti a prema kojima Hrvatska zaostaje za zemljama EU to je jasno kako je dobnu granicu za stjecanje prava na starosnu mirovinu potrebno postaviti na 65 godina. Životni vijek, život u zdravlju nakon 65 godine i drugi pokazatelji ovise o uvjetima života u stvarnom okruženju, radnim uvjetima i tehnologija, stanju zdravstvene zaštite i njene dostupnosti što su neposredni razlozi hrvatskog zaostajanja za EU prosjekom te posebno za stanjem u razvijenim EU zemljama. Podizanje dobne granice za ostvarenje prava na mirovinu ne znači da će ljudi do tada moći raditi ali znači da će zbog ranijeg odlaska u mirovinu jer ne mogu raditi ili ih se poslodavac želi riješiti, zaposliti nekog mlađeg biti trajno kažnjen i nižim mirovinama što će rezultirati njihovim siromaštvom u starosti. Zbog toga je dobnu granicu potrebno postaviti na 65 godina i tražimo glasanje. Zahvaljujem poštovanom kolegi Arsenu Bauku. Prelazimo na 7. amandman Kluba zastupnika Živog zida i SNAG-a. Amandman se ne prihvaća a obrazloženje je istovjetno kao i za prethodni amandman. Uvažena državna tajnice, znači mi u klubu Živog zida i SNAG-e ni na koji način ne možemo prihvatiti daljnje pogoršanje položaja umirovljenika. Znači umirovljenici su već i u ovom trenutku građani drugoga reda koji ne mogu ostvariti neka osnovna egzistencijalna prava a kamoli prava pred institucijama i pred državom. To su ljudi koji su gurnuti na marginu društva i koji se doživljavaju kao teret od strane vaše Vlade i sada da još dodatno im uskraćujete manevarski prostor, njihova prava, znači da sad zatražite da oni rade do 67 godina umjesto da rade do 65 kao do sada, jednostavno nema smisla. Znači sve ozbiljne analize, primjerice zdravstvene pokazuju da je čovjek bolestan u Hrvatskoj u prosječnoj dobi od 56 godina. Znači u biti bi trebali ići za time da već i postojeće djelatnike na neki način rasteretimo a ne da im onda još produžujemo radni vijek za 2 godine kada je posve jasno da oni trpe određeni fizički i psihički deficit u toj dobi. I doista ovakve mjere samo pokazuju koliko je neefikasan mirovinski sustav i kako vi ustvari ne nudite rješenja jer sve one probleme koji su nastali unutar vašeg ministarstva vi uporno želite prebaciti na radnike odnosno na sadašnje i buduće umirovljenike. S te strane mi se oštro protivimo bilo kakvom produljenju radnoga vijeka i s te strane bez obzira na vaše cijenjeno mišljenje tražimo glasanje o ovom amandman. Prelazimo na sljedeći amandman br. 8 uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća a obrazloženje je također istovjetno kao i za prethodne amandmane. Zahvaljujem državnoj tajnici. Budući da predlagatelja nema, glasovat ćemo o amandmanu. Izvolite državna tajnice. Hvala vam, amandman se također ne prihvaća i obrazloženje je istovjetno kao i za prethodne amandmane. Poštovana državna tajnice, kao predstavnik stranke koja 15 godina u svom parlamentarnom životu radi na popravljanju grešaka mirovinske, mirovinske reforme ne možemo prihvatiti odnosno dajemo ovaj amandman jer je neprihvatljivo da su u predloženim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju rješenja nepovoljnija za buduće umirovljenike u odnosu na važeći, važeći zakon. Dakle, u važećem zakonu je ovo pravo uređeno na povoljniji način, ne mogu dakle protivim se i protivimo se situaciji da naši budući umirovljenici budu stariji po trendu siromašniji i isključeni ih hrvatskog društva. Tražim glasovanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem prelazimo na Amandman broj 10. poštovanog kolege Miranda Mrsića. Izvolite državna tajnice. Amandman se također ne prihvaća i to iz istog razloga kao i za prethodne amandmane. Nema nikakvog razloga, da Vlada ubrzava dob za umirovljenje osim da se dodvori EU i da kaže Europskoj komisiji da je nešto napravila. To neće dovesti do nikakvih pomaka u mirovinskom sustavu i Vlada je ovdje i ministar potpuno kontradiktorni jer ubrzava odlazak građana u mirovinu sa 67 godina sa konstatacijom da je to zato da se produži staž odnosno da se produži vrijeme kolko se ljudi provode radeći. Vlada penalizira manje one koji će otići ranije u prijevremenu mirovinu dakle stimulira raniji odlazak u mirovinu. Tu ste u apsolutnoj kontradikciji jer da ste malo bili pažljiviji onda bi vidjeli da vam se tu u ovoj brzini smanjivanja i modificiranja zakona u koji niste domislili dešava to što vam se sada desilo, da sa idejom da produžite do odnosno da produžite vrijeme ostanka u radnom odnosu, a s druge stane potičete naše građane da odu u prijevremenu mirovinu jer je tu manja penalizacija nego što je u sadašnjem zakonu. Nema nikakvog razloga da se dob za odlazak u mirovinu ubrzava ranije i opet sam reko opet je diskriminatorno, vi diskriminirate građane ovdje posebno diskriminirate žene, jer žene do 2030. su trebale postupno doći do dobi za umirovljenje od 65 godina, vi to sada ubrzavate i radite štetu ženama.

Zajednički amandman Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kluba zastupnika HSS-a, Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Kluba zastupnika Živog zida i Snage, Kluba nezavisnih zastupnika članak 11., izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća, naime ubrzanje povećanja dobi za prijevremenu starosnu mirovinu vezano je uz ubrzanje povećanja dobi za starosnu mirovinu, a sve zbog dugoročne održivosti mirovinskoga sustava kao i adekvatnosti mirovina. Uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu će i u buduće biti znatno povoljniji nego u većini država članica EU koje ili nemaju prijevremenu starosnu mirovinu ili ako je imaju omogućavaju ju po znatno strožim uvjetima tj. 2 do 3 godine prije dobi za starosnu mirovinu uz navršeni staž od 40, 41 ili 42 godine. Zahvaljujem državnoj tajnici. Hvala lijepo podpredsjedniče, gospođo državna tajnice dakle mi smo ovim amandmanom predložili propisivanje uvjeta za stjecanje prava na prijevremenu mirovinu na način da to bude kao i do sada odnosno bez ovog prelaznog razdoblja postepenog povećanja. Zato što kao i u svim amandmanima koje smo predložili tako i u ovome mi se oštro protivimo bilo kojem rješenju odnosno bilo koje prijedlogu koje će biti nepovoljnije na postojeće stanje. A ovo što sada vi predlažete je nepovoljnije na postojeće stanje i ko što smatramo da nema potrebe da se produžuje rad za redovnu mirovinu na 67 isto smatramo da nema potrebe da se prijevremeno umirovljenje podiže sa 62, sa 60 na 62 postupno jer za tim nema nikakve potrebe i odnosno smatramo da ono što je povoljno za naše umirovljenike danas da bi to tako trebalo i ostati jer ovo što vi sada predlažete i nazivate paketom porezne reforme, mirovinske reforme to nije nikakva reforma to su neke kozmetičke promjene s kojima, na gore, u pravilu na gore i nepovoljnije za naše građane, koji će mirovinu krenuti ostvarivati nakon ovog vašeg izglasavanja, a u biti ne rješavate nikakve suštinske probleme održivosti mirovinskog sustava u budućnosti.

Hvala vam, amandman se ne prihvaća, a obrazloženja za neprihvaćanje ovog amandmana istovjetno je kao i za prethodni amandman. Poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa uvaženi državna tajnice, znači cijela ova vaša reforma bi se u stvari trebala zvati penalizacija za umirovljenike. Znači ovdje imamo cijeli niz zakonskih izmjena koje u ogromnoj većini idu na štetu umirovljenika, znači ne smije se ići u prijevremenu mirovinu, ne smije mora se raditi do 67.-me godine, jedne majke mogu dobiti dodatak, druge majke ne mogu dobiti dodatak. Vidimo da imate u dobrovoljnim mirovinskim društvima isto tako sve veća i veća ograničenja i postavlja se pitanje, prvo, gdje je tomu kraj, a drugo gdje su tome uzroci?

A zašto? Oni jedino što znaju, znaju reći podijelite otkaze, natovarite nove obaveze, neka ljudi duže rade, ovoga, neka teže rade, neka imaju sve manje životnoga zadovoljstva, sve manje sreće, a istovremeno i sve manje mirovine. Čovjek ne mora patiti u životu i raditi ko konj da bi ovoga na kraju postao socijalni slučaj. Morali biste jednostavno promijeniti cijeli taj sustav u kojemu ste trenutno nadležni. Mi smo vam iz oporbe ponudili cijeli niz rješenja, između ostaloga, to su činili i brojni stručnjaci u RH, al vi jednostavno idete zadanim smjerom, slijepo, poslušnički i u biti radite veliku štetu umirovljenicima.

Prelazimo na 13.-ti Amandman poštovanog kolege Željka Jovanovića, izvolite državna tajnice.

I da se razumijemo, nijedno opravdanje vašeg odbijanja Amandmana ne pije vodu da su u drugim zemljama drugačija rješenja itd. koje bi mi kao trebali ili gledati ili kopirati jer niti jedna zemlja EU nema takve probleme u svijetu rada kao što ih je imala RH. Dakle, nijedna zemlja nije imala 90.-tih stečaj, prvu stečajnu kugu, nije imala rat, pa poslije rata drugu stečajnu kugu, pa imala problem kako riješiti invalide i razvojačene branitelje. Dakle, sve su to elementi koje druge države nemaju. I nema nitko pravo ako poštuje suverenitet RH nametati neka druga rješenja i druge kriterije, niti mi u ime naših građana imamo pristajati na preporuke iz Europske komisije da bi mi trebali uniformirati naš mirovinski sustav sa onim mirovinskim sustavima kojih svi ovih problema nisu imali. Jednostavno ovakvo stajalište Vlade RH u odnosu na preporuke Brisela mi nisu prihvatljive, mi moramo braniti naša stajališta puno puno čvršće i argumentarije, a možemo ako hoćemo i ako stavimo glave skupa. Ako ćemo kimati glavom, onda to neće biti dobro za naše građane. Prelazimo na 16.-ti Amandman poštovanog kolege Miranda Mrsića, izvolite državna tajnice.

Državna tajnice, kada ste uspoređivali ovo sa zemljama EU, šta niste usporedili sa bivšom zemljom, bivšom u kojoj smo živjeli. Šta niste usporedili sa time, pa da onda kažemo da, da samo Slovenija ima ono što se nekad bilo u bivšoj Jugoslaviji. A šta niste o tome onda, baš kada se uspoređujete sa EU, kada ćemo se uspoređivati sa nekim drugim jer tamo je povoljnije pravo bilo, bila su drugačija prava, državna tajnica me ne sluša, dakle, bila su povoljnija prava u toj bivšoj državi, pa ih nismo i prenijeli u ovu, dobro nismo, ali ovo što sada radite nema nikakve veze. Pa ugledajte se malo na Slovence ako baš nećete se ugledati na bivšu državu. I ono što je sada problem da ćete sa ovime dovesti do velikih problema u mirovinskom sustavu, ali ono što mi je u neku ruku dragu, da obzirom da mirovinski sustav je izdržljiv i izdržao je sve moguće reforme koje su bile do sada, da će vjerojatno doći neka druga administracija koja će ove vaše gluposti koje ste u ovom sada Zakonu napravili, počistiti iza vas i uspostaviti jedan normalan sustav koji će biti izbalansiran između onoga što treba radnicima, što treba mirovinskom sustavu i što treba državi. Zahvaljujem poštovanom kolegi Mrsiću, ja bih vas lijepo molio da birate riječi u ovom Visokom domu i da se nekako drugačije izrazite što se tiče ovih nekih termina. Prelazimo na 17.-ti Amandman, zajednički Amandman kluba zastupnika SDP-a, kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, kluba zastupnika Glasa i HSU-a, kluba zastupnika HSS-a, kluba zastupnika IDS-PGS-RI-a, kluba zastupnika Živog zida i Snage i kluba Nezavisnih zastupnika, izvolite državna tajnice. Hvala vam. Amandman se ne prihvaća, naime ubrzanje povećanja dobi za dugogodišnjeg osiguranika vezano je uz ubrzanje povećanje dobi za starosnu mirovinu. Osiguranici koji imaju navršeni staž osiguranja u efektivnom trajanju od 41 godine, moći će ostvariti pravo na ovu mirovinu bez penalizacije. Uvjeti za ostvarivanje prava na ovu vrstu mirovine i u buduće će biti povoljniji u odnosu na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu. Zahvaljujem državnoj tajnici. Poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Uvažena državna tajnice. Predloženim amandmanom intervenira se u članak 35., na način da se njime briše odredba stavka 2., kojom je predviđeno podizanje uvjeta dobi za ostvarenje prava na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, sa 60 na 61 godinu u 2027. godini. Radnik koji ima 41 godinu staža osiguranja u efektivnom trajanju i 60 godina života, jer pazite novina je sada u efektivnom trajanju, i 60 godina života, zaslužuje pravo na umirovljenje bez trajnog umanjenja mirovine. Radi se o radnicima koji su već po završetku srednje škole započeli s radom, i koji su u pravilu radili u zahtjevnim radnim uvjetima i radno intenzivnim djelatnostima, i koji nakon 41 godine mirovinskog staža zaslužuju umirovljenje bez kažnjavanja, i tvrdim vam vrlo odgovorno da, možete mislit što god hoćete o koalicijskoj Vladi koja je bila, mislim da smo puno dumali i rekli da bi dugoročno mogao ovaj, ovaj institut 60-41 opstati za dugogodišnje osiguranike jer oni doista su dali svoje kroz uplatu doprinosa tijekom rada i kud sreće da imamo mlade umirovljenike koji su odradili preko 41 godine, da mogu malo uživati u svojoj mirovini, a ne da u mirovinu odlaze u 70 pa sa mirovine, da ne budem brutalan kažem gdje, gdje, gdje odlaze. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hrelji. Izvolite državna tajnice. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. U mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti, osigurava se rizik starosti, a ne mirovinski staž, osiguranici koji imaju navršeni staž osiguranja u efektivnom trajanju od 41 godine, moći će, kao što sam već i rekla, ostvariti pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika bez penalizacije, a uvjeti za ostvarivanje prava na ovu vrstu mirovine i ubuduće će biti povoljniji u odnosu na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu. Izvolite kolega Bunjac. Hvala vam lijepa uvažena državna tajnice. Znači ja mislim da bi hrvatski umirovljenici voljeli biti k'o i svi drugi na kontinentu koji se zove Europa, a osobito u odnosu na neke susjedne zemlje, znači, od svih naših susjeda, jedino kod nas je potrebno imati 41 godinu za tu starosnu mirovinu, koliko je meni poznato ni Slovenci, ni Bosanci, ni Srbi, ni Mađari, ni Crnogorci ne moraju raditi više od 40 godina. U nekim tim državama nije potrebno čak raditi niti 65 godina, i ovoga, zaista mi nije jasno zašto mi uvijek moramo biti nešto posebno u negativnom smislu. Znači, mi smo već sada po cijelom nizu parametara, najgora članica Europske unije, a sa ovim onda samo se dodatno učvršćujemo na toj poziciji, jer kod nas je u biti najgore biti sve. Kod nas je najgore biti učenik, student, radnik, umirovljenik, bilo što, i jednostavno po meni bi, da imate malo jednostavno zdrave logike, u vašemu Ministarstvu trebali reći 40 godina je bilo dovoljno cijelo stoljeće, a onda nema razloga ni dalje to mijenjati, osobito iz razloga jer se životni vijek ljudi i njihovo zdravlje nisu nešto poboljšali u odnosu na ranije, štoviše zadnja statistika čak pokazuju da se životni vijek malo smanjio u odnosu kako je bilo ranije, a broj teških bolesti se značajno povećao, negdje se čak u pojedinim poljima i udvostručio.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. Prelazimo na 19. amandman, poštovanog kolege Silvana Hrelje. Amandman se ne prihvaća, a obrazloženje jest istovjetno kao i za amandman broj 17. Poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Predlažem ovaj amandman da iz jednog jednostavnog razloga, jer rješenje postoji, u postojećem Zakonu je povoljnije za buduće umirovljenike i apriori sam protiv toga da se pogoršavaju uvjeti umirovljenja i za buduće umirovljenik, pogotovo zato što temeljem ovoga nećemo imati velike, ni financijske uštede, ni nema, nema nekih izračuna i parametra u kojima, koje bi išle u prilog održivosti mirovinskog sustava ili ugroženosti mirovinskog sustava. Ono što želim reći, jer se proteže jedna mantra, oni koji su rano otišli u svijet rada, uvijek će moći koristiti ovaj institut 60-41, odnosno 61-41 nakon 2027., ali da li ste kao predlagatelji ovog Zakona uočili trendove u Republici Hrvatskoj?

A recite vi meni, kad će oni doći do 41 godine staža, ako je netko počeo raditi sa 30 ili sa 35 godina, prvo zaposlenje, do tada su možda radili preko, preko ovaj, student servisa, pa nisam ja bez veze govorio za ovom govornicom da bi trebalo i studentski servis da plaćaju bar 10% mirovinskih doprinosa, da na vrijeme ostvare pravo na, pravo na mirovinu, mirovinski, jer samo temeljem mirovinskih doprinosa možemo ostvarimo mirovinu inače samo možemo razgovarati o nacionalnoj potpori za starost, a to ne može biti mirovina, jer mirovina mora biti pokrivena doprinosom. Tražim glasovanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem kolega Hrelja. Prelazimo na 20. amandman poštovanog kolega Željka Jovanovića, izvolite, državna tajnice. A obrazloženje za neprihvaćanje ovog amandmana je istovjetno kao i za amandmane 17. i 19. Budući da nema predlagatelja glasovati ćemo o ovom amandmanu. Prelazimo na 21. amandman poštovanog kolege Miranda Mrsića, izvolite kolegice. Amandman se ne prihvaća obrazloženje je isto kao i za prethodne amandmane. Ne mogu se nego nasmijati ovome što radite u ovom zakonu jer ovo sve što ste predložili je toliko kontradiktorno, da će vam se jednog dana razbiti o glavu, jer jeste vi svjesni da sa ovim što ste sada rekli i ograničavanjem odlaskom u mirovinu, samo na efektivni radni staž, ste udarili na vatrogasce, policajce, udarili ste na sve one koji imaju beneficirali radni staž i oni više neće moći odlaziti u mirovinu po ovome pravilu. A intencija dosadašnjeg rješenja je bila da oni koji su dugo radili i uplaćivali u mirovinski sustav, imaju pravo na mirovinu da ne moraju čekati 65 g. da bi otišli u mirovinu. I ne vidim nikakvog razloga, zašto ste isključili iz ovoga sve one koji imaju beneficirani radni staž, jer za njih se uplaćuje dupli doprinos, prema tome nije ni to razlog. Jedan veliki br. ljudi za koje se zna da ne mogu raditi do 65 g. zato imaju beneficirani radni staž, počeli su ranije, pa onda i zbog toga mogu ići i ranije u mirovinu, vi ih sada vrlo, jednim potezom pera isključujete i opet radite diskriminaciju. I radite nešto što nema nikakve logike niti ima ikakvih problema u mirovinskom sustavu zašto to radite, niti su oni doveli do toga da mirovinski sustav je postao nestabilan, niti su doveli do toga, da nema sredstava za isplate njihove mirovine, jer su one uredno pokrivene njihovim doprinose. Ono gdje imate probleme, imate problem sa braniteljskim mirovinama, koje nećete nikako zaustaviti, nego ih sada još više širite dalje. Zahvaljujem. Prelazimo na 22. amandman, zajednički amandman Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kluba zastupnika HSS-a, Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Kluba nezavisnih zastupnika. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća. Preloženo umanjenje penalizacije zbog odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu linearno od 0,3 za svaki mjesec, ranijeg umirovljenja, neovisno o navršenom stažu, destimulirati će osiguranike na prijevremeno umirovljenje, a u isto vrijeme će ih duže zadržati u svijetu rada, upravo iz tih razloga, umanjenje prijevremene starosne mirovine veže se uz godine života, a ne uz mirovinski staž. Osiguranici koji imaju navršeni staž, osiguranja u efektivnom trajanju od 41 g. moči će ostvariti pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika. Ova mirovina ne bi se u smanjivala, ali se isto tako ne bi povećavala po odlasku u mirovinu, nakon navršene propisane dobi radi ukidanja dvostrukih pogodnosti i ublažavanja povećanih rashoda. Zahvaljujem državnoj tajnici. Poštovana državna tajnice, predloženim amandmanom, uspostavlja se degresivni sustav umanjenja polaznog faktora za određivanje prijevremene starosne mirovine. Polazni faktor za određivanje mirovine, umanjuje se razmjeno u nedostajućim mjesecima prije navršenih godine života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, na način, da umanjenje postaje manje, kako je broj nedostajućih mjeseci manji. Time se postiže razmjernost umanjenju polaznog faktora, jer je umanjenje najveći kada je broj nedostajućih mjeseci najveći, te se postupno smanjuje kako se osiguranik približava dobnoj granici za starosnu mirovinu. Ovakvim rješenjem stimulira se kasniji odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu, jer je blaži u kažnjavanju onih osiguranika koji imaju više godina života i više godina mirovinskog staža u trenutku umirovljenja, čime se postiže veća održivost mirovinskog sustava. Osim toga, predloženi amandman predviđa nagrađivanje dužeg ostanka u svijetu rada, onim osiguranicima, koji su ostvarili uvijete za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, i to na način da se propisuje uvećanje polaznog faktora za određivanja mirovine za 0,15% po svakom mjesecu nakon navršenih godina života za stjecanje prava na tu mirovinu. Takvim uređenjem potiče se dulji ostanak u svijetu rad onih koji to žele i mogu, čime se doprinosi, doprinosi rasterećenju mirovinskih sustava. I definitivno zaključno, na kraju će ispasti primjerka Jadranka Kosor, socijalno osjetljivija ove vlade jer je prihvatila tada sugestije, sindikata, sindikalnih središnjica da uvaži godine mirovinskog staža i da oni koji imaju višeg staža plaćaju, odnosno imaju manju penalizaciju. Tražim glasovanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hrelji, prelazimo na 23. amandman, poštovanog kolege Miranda Mrsića, izvolite državna tajnice. Zahvaljujem poštovani kolega Mrsić, izvolite. iz ovog amandmana vlade vidi se sva nekonzistentnost cijelog prijedloga, jer ste vi shvatili državna tajnice što ste napravili s vašim prijedlogom zakona, u odnosu na ovaj prijedlog zakona. Cijelo vrijeme ministar a i premijer tvrdi da je ovo mirovinski zakon koji želi da ljudi ostanu duže u svijetu rada i da duže rade. Sa vašim rješenjem linearno udaranja po onima koji idu u prijevremenu mirovinu, opet napominjem da u prijevremenu mirovinu u Hrvatsku se ne ide zato da bi se uživalo u mirovini kao što na zapadu je i zato je penalizacija uvedena, nego zato što se izgube poslovi, što se ne mogu naći novi posao i što ljudi sa 55 godina odlaze u Njemačku raditi 5 godina da bi zaslužili 200 ili 400 eura mirovine na ovu svoju jadnu prijevremenu mirovinu. Odavde ako me slušaju građani vrlo jasno im kažem, svi oni koji misle u prijevremenu mirovinu ići a imaju 38.,39.i 40 godina staža odite danas do 31. 12. jer od 1.1. će ta penalizacija biti veća. Svi oni koji imaju 35., 36., i 37. godina staža i planirali su ići ove godine u prijevremenu mirovinu nemojte ići jer ćete biti jače penalizirani po sadašnjem zakonu, čekajte sljedeću godinu bit će vam manja penalizacija. I to ste napravili, dakle, vi stimulirate da ljudi idu ranije u prijevremenu mirovinu jer im je to manje penalizirano nego kada idu sa više dobi, i to je one razlike između nas koji smo donijeli ovaj zakon i vas. Mi gledamo što je u društvu i što je u društvu i za društvo dobro, a vi u ovome ne znam što gledate. Prelazimo na 24. amandman Kluba zastupnika SDP, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kluba zastupnika HSS-a, Kluba zastupnika IDS-PGS-RI-a, Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Kluba nezavisnih zastupnika. Omogućavanje rada nakon umirovljenja korisnicima prijevremene starosne mirovine u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza pružaju veću socijalnu sigurnost toj skupini. Zbog umanjenja mirovine mogu ostvariti dodatni prihod po osnovi rada do police radnog vremena a način izračuna je dovoljno destimulirajući tako da se većina radnika neće odlučivati na prijevremeno umirovljenje. S druge strane poslodavac ne može protivno propisima o radu otkazivati Ugovor o radu sa ispunjenjem uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu. Zahvaljujem Državnoj tajnici. Poštovana Državna tajnice ovakvo rješenje definitivno otvara upravo mogućnost poslodavcima da potiču slanje radnika u prijevremenu mirovinu jer na ovaj način radnik će u svojim kalkulacijama vidjeti da s takvom mirovinom plus ono što će kroz radni, kroz taj novi oblik ugovora dobivati imati neto veće prihode, ali to je jedno kratkoročno razmišljanje. Dugoročno a to je ono što njemu ostaje a to je penalizacija gdje se jednom utvrđeni polazni faktor neće mijenjati i onda ga dovodimo u opasnost u budućem vremenu, zapravo opasnost od siromaštva.

Prema tome, da ne ostanu na polaznom faktoru nego da im bude nova polazna osnova za izračun mirovine. Ovo bi bilo korektno i fer prema svima a ne bi stvorilo jednu ja bi rekao jednu umjetnu situaciju zbrajanja neto dohotka koji u kratkom vremenu izgleda privlačan, dugoročan je zapravo vrlo je štetan za samoga radnika. Amandman se ne prihvaća. Naime, za osnovu osiguranja kod tih kategorija osiguranika moraju biti ispunjeni određeni uvjeti propisani posebnim zakonom npr. Zakonom o odvjetništvu, a obveznik uplate doprinosa za obvezno osiguranje po osnovi obavljanja ovih djelatnosti jest sam osiguranik. Po toj osnovi osiguranja nije moguće raditi sa nepunim radnim vremenom jer osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja nije ovisna o radnom vremenu nego je fiksna i stoga nije moguće propisati istodobno korištenje starosne mirovine i obavljanje ovih djelatnosti do polovice punog radnog vremena. Predlagatelj nije nazočan. Glasovat ćemo o ovom amandmanu. Prelazimo na 26. Amandman Klubova zastupnika SDP, MOST-a nezavisnih lista, GLAS-a i HSU-a, HSS-a, IDS-PGS-RI-a, Živog zida i SNAGA-e i nezavisnih zastupnika. Zahvaljujem. Amandman se također ne prihvaća. S obzirom da nije prihvaćen prijedlog o onemogućavanju rada korisnicima prijevremene starosne mirovine nema nikakve osnove za prihvaćanjem niti ovoga prijedloga. Hvala potpredsjedniče. To je točno što ste rekli gospođo Državna tajnice budući da nije prihvaćen prethodni amandman, onda ni ovaj amandman nema smisla ali ja ću iskoristit ovu poslovničku mogućnost budući da mi je na raspravi o mirovinskoj reformi protu poslovnički zabranjeno govorit i da nisam mogao uopće raspravljat o toj temi jer mi je oduzeta riječ protu poslovnički, iskoristit ću ove minute i pol da kažem da još jednom dakle, ovo što vi sad predlažete i nazivate mirovinskom reformom to sigurno nije, to je oštećenje naših umirovljenika kojima stvarate nepovoljnije uvjete za odlazak u mirovinu, pod parolom „radi duže“, „u mirovini uživaj kraće“, „nemaj sredstava“ a s druge strane ovoga niste riješili onaj ključni problem održivosti mirovinskog sustava, a to je po mom mišljenju razdvajanje povlaštenih mirovina i onih mirovina koje su stečene radom. Dakle, to je ono o čemu se govori već godinama, vi to ne rješavate. Dakle, nisu problem ni povlaštene mirovine ali te razlike koje ljudi dobivaju u povlaštenom slučaju tu pričam o policajcima, vatrogascima, braniteljima i ostalima te razlike koje oni nisu ostvarili kroz svoj rad bi se trebale namirivati iz državnog proračuna i to ste trebali razdvojiti a to napravili niste i sad sa imamo sustav 1-1 gdje ljudi moraju raditi i za te povlaštene i za ove druge i u biti niste napravili nikakvu ključnu reformu i ovo je sustav koji dugoročno nije održiv i koji će doći u krizu i kojim se nije riješilo ništa, dapače napravila se samo jedna nova velika nepravda sa velikom neizvjesnosti ljudima koji odu u mirovinu, da li će tu mirovinu uopće doživjeti, da li će ju imat i da li će za 10, 15 g. država uopće otkuda imati isplaćivati mirovine hrvatskim građanima. I napravili ste loš posao a budući da sve radite na silu i preglasavanjem, znam da i ovaj amandman nikako nema smisla i nema smisla da se o njemu glasa, znam da neće biti izglasan, stoga tražim glasanje o njemu jer ćete ga i tako odbit. Prelazimo na 27. amandman poštovanog kolege Miranda Mrsića, izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća. Naime, HZMO osiguranje može osnovati mirovinsko osiguravajuće društvo isključivo prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima kao i druge pravne osobe i djeluje potpuno odvojeno po pravilima tog posebnog zakona i pod nadzorom je HANFA-e dakle Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Poštovani kolega Mrsić, izvolite. Poštovana državna tajnice, ovo je u skladu i sa izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima gdje politika želi staviti šapu na naša sredstva u II. mirovinskom stupu.

I ne mogu se oteti dojmu da ovo služi samo za to da bi ta sredstva došla opet u ruke politike i da ćemo kroz mirovinsko osiguravajuće društvo jer ono što mora se znati da sredstva moje mirovine koji dođu u mirovinsko osiguravajuće društvo se ne isplaćuju odmah meni nego se ona dalje oplođuju, dalje se investiraju u dionice, investiraju se dalje i nisam siguran slušajući jučerašnju izjavu ministar Horvata koji je rekao da mirovincima koji nisu uložili u Petrokemiju treba se osvetiti na način da dobiju političkog komesara u svojim nadzornim odborima što imam sada u ovom Zakonu u obveznim mirovinskim fondovima, to radite sada mirovinskim osiguravajućim društvima, samo malo perfidnije, ne vidi se. Vi želite da moju štednju uzme politika i da politika kroz mirovinsko osiguravajuće društvo odlučuje koje tvrtke će kupovati, kome će se ta sredstva davati, koga će se kreditirati a ne da to bude izvan politike.

Prelazimo na 28. amandman, Kluba zastupnika SDP-a, MOST-a nezavisnih lista, GLAS-a i HSU-a, HSS-a, IDS-a, PGS-a, RI-a, Živog zida i SNAGA-e i Kluba nezavisnih zastupnika, izvolite državna tajnice. Hvala vam. Amandman se ne prihvaća. Radi poticanja dužeg ostanaka u svijetu rada i kasnijeg odlaska u mirovinu, predlaže se ubrzanje povećanja dobi za starosnu mirovinu, ubrzanje izjednačavanja dobi u prijelaznom razdoblju za starosnu mirovinu za žene, nužno je vezano uz postupno podizanje dobne granice od 2028. g. za starosnu mirovinu na 67 g. pa je do tog razdoblja potrebno izjednačiti uvjete dobi za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu za žene i muškarce. Poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Poštovana državna tajnice, ovaj zakon je višestruko nepravedan prema hrvatskim umirovljenicima ali postoji jedna skupina prema kojima je on zapravo najnepravedniji, to su žene. Osiguranici žene ostvaruju pravo na starosnu mirovinu u prijelaznom razdoblju po povoljnijim uvjetima u odnosu na muškarce u smislu dobi.

Znači ono što predlažemo je ne tako drastično ubrzanje kako ga predlažete vi 2026. g. Zašto? Zbog toga što su žene u Hrvatskoj još uvijek u najvećoj mjeri opterećene brojnim obiteljskim problemima, u najvećoj mjeri vode brigu o kućanstvu, djeci te starijim članovima obitelji, društvo i dalje nedovoljno osigurava odgovarajući institucionalnu skrb koja bi rasteretila žene. I dok društvo ne ispuni naveden pretpostavke, znači ne izjednači položaj žena i muškaraca, svako ubrzavanje izjednačavanja dobi za umirovljenje za žene znači dodatni pritisak na žene, što će neminovno rezultirati njihovim ranijim izlaskom iz svijeta rada kroz prijevremeno umirovljenje, ovo što ste rekli i vi, čime se žene dodatno kažnjavaju i stavljaju u svojevrstan neravnopravan položaj u odnosu na muškarca. Meni je žao što je evo i vas kao ženu, državnu tajnicu dopalo da branite amandman koji je zapravo nepovoljan za nas kao žene ali što je tu je, služba je služba vjerojatno a neću družba nego onaj naš emotivni osjećaj je nešto drugo, služba vas obvezuje i ja tražim glasovanje o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje za neprihvaćanje ovog amandmana istovjetno je kao i za prethodni. Čudna je skrb HDZ-a za žene u ovom Zakonu o mirovinskom osiguranju, u svim stavkama u odnosu na postojeći zakon su žene diskriminirane odnosno imaju lošije uvjete i lošija prava nego što su imali do sad. Niste se usudili čak napraviti ni jedan korak naprijed da izjednačite mirovine muškaraca i žena tako da ženama priznate isti faktor za izračun mirovine u odnosu na njihovu plaću prije porodiljnog, bolovanja i svega ostalog. I žene čine 51% populacije u Hrvatskoj i vi ovim zakonom njih još dodatno diskriminirate. Ono što sada radite radite ne znam zbog koga, ne znam zbog čega jer to neće dovesti do konsolidiranja mirovinskog sustava, neće dovesti do povećanja mirovina, neće dovesti ni do produženja dobi do, produženja staža kada se odlazi u mirovinu, već sada naši odlaze u mirovinu sa 53, 54 godine, dakle sa stažem koji je daleko iznad, iznad ... [[Govornik se ne razumije.]] sa 34, 35 godina. I ne vidim uopće razloga zašto se ovo sada radi jer vaš problem mirovinskog sustava je, ima samo dva problema jedno je da mora biti više zaposlenih koji će uplaćivati u doprinose i drugo da morate zaustaviti ulaz prijevremenih mirovina. To smo zaustavili, više nema saborskih mirovina ali ima braniteljskih. I one sada se šire. Pred nama je negdje 10 tisuća branitelja koji će ući u mirovinski sustav i to je problem. I vi sa ovime želite nadoknaditi tu rupu u proračunu tako da ljudi onda duže rade. Zahvaljujem poštovanom kolegi.

Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća, s obzirom da nije prihvaćen prijedlog za izmjenu prijelaznog razdoblja za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu za žene nema razloga niti za ovu izmjenu. Točno, meni je žao što niste prihvatili predmetni amandman ali ja ću još jednom znači apelirati na Vladu RH odnosno ukazati na činjenicu da bi ovo bilo vaše rješenje prihvatljivo i normalno, kada biste žene ovako ubrzano na neki način tjerali iz svijeta rada u prijevremenu mirovinu da su u društvu osigurane pretpostavke njihove ravnopravnosti. Činjenica jest da su žene u Hrvatskoj i dalje u najvećoj mjeri te koje skrbe za obitelj. Činjenica jest da su žene u Hrvatskoj i dalje te koje u najvećoj mjeri skrbe za starije članove obitelji. Činjenica je isto tako da institucionalni oblik skrbi koja bi rasteretila te žene nije im postavljen na adekvatan način i dok god društvo, Vlada, tko god ne ispuni navedene pretpostavke svako ovo vaše ubrzavanje izjednačavanja dobi za umirovljenje za žene, značiti će dodatan pritisak za žene što će neminovno rezultirati ovim što sam i maloprije rekla i vi sami priznali, njihovim ranijim izlaskom iz svijeta rada kroz prijevremeno umirovljenje a čime će se žene dodatno staviti i staviti u svojevrstan neravnopravan položaj u odnosu na muškarce. Žao mi je što kažem ponovno ste vi kao žena dovedeni u poziciju da ispred Vlade branite zakon odnosno ova zakonska rješenja koja su nepovoljnija za žene u odnosu na postojeći zakoni koji će nažalost još više produbiti jaz između muškaraca i žena ne samo u svijetu rada nego sad vidimo i u svijetu u onom dijelu kada napuste svijet rada. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Glasovac. Prelazimo na 31. amandman istih predlagatelja kao i amandman br. 30. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća radi poticanja dužeg ostanka u svijetu rada i kasnijeg odlaska u mirovinu Vlada predlaže ubrzanje povećanja dobi za prijevremenu starosnu mirovinu, ubrzanje izjednačavanja dobi u prijelaznom razdoblju za prijevremenu starosnu mirovinu za žene nužno je vezano uz postupno podizanje dobne granice od 2028. za prijevremenu starosnu mirovinu na 62 godine pa je do tog razdoblja potrebno izjednačiti uvjete dobi za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce. Zahvaljujem poštovana državna tajnice. Izvolite. Hvala vam lijepo. Ista stvar kao i za ovu, nazovimo to tako klasični odlazak u mirovinu, istu stvar radite i kod osiguranica žena i njihovog prava na prijevremenu starosnu mirovinu. Činjenica jest da temeljem ovog zakona osiguranici žene pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u prijelaznom razdoblju ostvaruju pod povoljnijim uvjetima u odnosu na muškarce u smislu dobi i mirovinskog staža. Predloženim amandmanom propisani uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu podižu se za po 3 mjeseca po kalendarskoj godini i prijelazno razdoblje ne bi u tom slučaju završilo 2026. godine kako ste vi predložili vašim zakonskim rješenjem nego bismo mi malo ublažili taj udar i ubrzanje, ono bi završilo 2020. godine te bi i žene i muškarci tek od 2030. godine ostvarivali pravo na prijevremenu starosnu mirovinu pod jednakim uvjetima. No nažalost s obzirom da vi ne prihvaćate ovaj amandman vi ćete i u ovom slučaju žena koje će otići u prijevremenu starosnu mirovinu dovesti zapravo u nepovoljniji položaj u odnosu na ono kakav je on danas a i još više produbiti jaz između žena i muškaraca, ne samo u svijetu rada nego vidimo i nakon što odluče izaći, odnosno su primorane izaći iz njega. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Sabini Glasovac. Izvolite državna tajnica. Amandman se ne prihvaća, obrazloženje je isto kao i za prethodni amandman. Zahvaljujem. Izvolite. Vjerojatno ćemo večeras po stoti put pokušati uvjeriti i Vladu i resorno ministarstvo da ovim mirovinskim zakonom debelo diskriminira žene u Hrvatskoj. I da mirovine žena koje su se trebale postepeno izjednačiti sa mirovinama muškaraca ovim prijedlogom zakona će biti taj jaz još veći. I svaka odgovorna Vlada koja je odgovorna prema svojim građanima, opet napominjem da većinu u Hrvatskoj čine žene bi trebale gledati tu skupinu i vidjeti koji su problemi u mirovinskom sustavu da te probleme riješi. Ovime što Vlada sada predlaže dodatno diskriminira žene i to diskriminira žene koje su u radno intenzivnim granama, koje za koje znamo da ne mogu izdržati puni radni vijek radeći za strojem ili radeći u kožarskoj industriji. Ne znam di vam je bila pamet kada ste ovo radili, niko vas nije natjeravao da to radite jer neće ovo, opet napominjem neće ništa doprinijeti tome da mirovinski sustav bude bolji.

Prelazimo na slijedeći skup Amandmana: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, drugo čitanje, P.Z. broj 455. Predlagatelj je Vlada RH. Rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli zastupnik Mirando Mrsić, klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika i zastupnica Milanka Opačić, klub zastupnika HDZ-a, zastupnik Ivan Lovrinović, zajednički klub zastupnika SDP-a, MOST-a, Glasa i HSU-a, HSS-a, IDS-PGS-RI-a, Živog zida, kluba Nezavisnih zastupnika, te klub zastupnika Glasa i HSU-a. Prvi Amandman, kluba zastupnika SDP-a, MOST-a nezavisnih lista, Glasa i HSU-a, HSS-a, IDS-PGS-RI-a, Živog zida i Snage i kluba Nezavisnih zastupnika, izvolite državna tajnice. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Naime, Vlada je članovima mirovinskog fonda kao značajnim dionicima mirovinskog sustava omogućila predstavnika koji će zastupiti i širiti njihove interese u poslovanju mirovinskoga društva. Predstavnik osiguranika će ravnopravno s drugim članovima nadzornog i revizorskog Odbora sudjelovati u nadzoru i poslovanju mirovinskih društava. Ovim Amandmanom predlažemo da u Nadzorni odbor mirovinskog društva bude imenovan jedan predstavnik reprezentativnih Udruga Sindikata više razine jer ocjenjujemo da će na taj način biti osigurana zaštita interesa osiguranika bolje nego što je to predložio predlagatelj. Prelazimo na drugi Amandman poštovanog kolege Miranda Mrsića, izvolite državna tajnice. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. A obrazloženje za neprihvaćanje ovog Amandmana je istovjetno kao i za prethodni. U prvom redu ta osoba neće biti predstavnik nas koji smo u drugom mirovinskom stupu jer ga ne izaberete na način da ga izabere evo ovaj Visoki dom, pa da ga izaberemo sa dvotrećinskom većinom, nego to će biti politički komesar Vlade i HDZ-a koji će odlučivati u Fondovima u koje će se tvrtke ulagati, iz kojih će se sredstava kupovati pojedine tvrtke i tko će sjediti u Nadzornim Odborima tvrtki … tvrtki u kojima imaju većinsko vlasništvo ili vlasništvo mirovinskih fondova. To je nešto što se zove politički komesar. I tu ne može nitko reći da to nije tako. Ako ste već išli za time da osigurate prisustvo osiguranika u nadzornim odborima mirovinskih društava, tada ste trebali onda to, doći tu, ja sam očekivao od kolege Šukera da će on dati amandman, da se umjesto da Vlada imenuje i ministar, da se ta osoba bira tu u Saboru i da onda to bude pravi reprezetant onoga tko će biti u nadzornom odboru. Napominjem da ste isključili alineju koja govori da članovi nadzornog odbora nemaju pravo na naknadu, a naknade su vrlo visoke, i očito da će to biti dirigirana osoba od strane Vlade, što će imati lijepo apanažu za time da ona bude tamo u tom, u tom odboru. I sasvim sigurno to je osveta HDZ-a i Vlade mirovincima, zato što nisu novce ulili u Petrokemiju, nisu sudjelovali u dokapitalizaciji Petrokemije, jer to je ministar Horvat jučer jasno rekao.

Amandman se ne prihvaća, naime Vlada u cilju sprečavanja sukoba interesa koji mogu nastati kada mirovinsko društvo ulaže u kompanije, predlaže imenovanje nezavisnog člana u njihove nadzorne odbore. Također namjera da navedeni predstavnici budu stručne, kompetentne osobe i neovisne o mirovinskom društvu. Poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovana državne tajnice. Temeljni razlog za brisanje ovog stavka 1., članka 10., je sljedeći, predloženom odredbom bitno se ograničava pravo dioničara ili imatelja udjela kako je predviđeno za sve dioničare Zakonom o trgovačkim društvima, čime se direktno zadire u pravo vlasništva kao ustavnu kategoriju i stvara nejednakost među vlasnicima dionica. Dakle, situacija malo teža nego što vi mislite da je. Pitanje sukoba interesa i pitanje procjene rizika vrlo su detaljno uređena istim Zakonom i nizom podzakonskih akata koje je donijela i donosi Agencija za nadzor financijskih institucija te se ovakvom ograničavajućom odredbom ne doprinosi kvaliteti zaštite od sukoba interesa, a posebice se ne pridonosi kvaliteti korporativnog upravljanja jer se ukida i jedini mehanizam osiguravatelja korporativne kulture i upravljanja od strane mirovinskih fondova. Stoga će usvajanje predložene odredbe rezultirati time da mirovinski fondovi ne mogu utjecati na izvršenje svojih obaveza kao dioničari kroz organe upravljanja društva u portfelju, kao i time da neće moći imati mogućnosti izvršavanja obveze po stavku 7., istog članka, za što mogu snositi posljedice utvrđene prekršajnim odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, i to je u potpunoj suprotnosti sa novelama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, gdje smo nametnuli društvima za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, trostruke procjene rizika, a sad će morati plaćati specijalizirane agencije za procjene rizike i nametnuli su im da njihovi zaposlenici, članovi nadzornih odbora ne primaju naknadu, a sada će netko primati masne naknade. Izvolite državna tajnice. Zahvaljujem. Predlagateljice nema, glasovat ćemo o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća, obrazloženje jest isto kao i za prethodna dva amandmana. Osnovna filozofija fondova u Hrvatskoj i Europi je da naša sredstva i drugog mirovinsko stupa ulože u tvrtku, promijene nadzorni odbor koji promijeni onda Upravu, Uprava podigne vrijednost tvrtke na veću razinu i to je ono što nama donosi veće mirovine. I naravno da osoba u nadzornom odboru treba biti osoba koja je iz fonda koji upravlja, iz mirovinskog društva koji upravlja fondom. Ovo je u suprotnosti i sa uzusima tržišta Europe, pitanje je kako će Europska komisija na ovo reagirati, pitanje kako će Ustavni sud na ovo reagirati jer to je, ova novela je potpuno suprotna Trgovačkom zakonu, i čudim se kako je HANFA i gospodin Kao što je ovaj prethodni članak bio posljedica toga što mirovinci nisu htjeli uložiti novce u Petrokemiju, ovaj članak je posljedica izbora predsjednika uprave Podravke, gdje mirovinci nisu htjeli sadašnjeg predsjednika Uprave, nego su htjeli nekoga drugoga. I ovo je opet osveta HDZ-a mirovincima, jer sa ovime oni neće moći imati utjecaja na to tko će biti uprava tvrtke koju su upravo kupili. Šta će otić na Trg bana Jelačića i za rukav vući ljude koji će biti u nadzornom odboru? To moraju biti ljudi od povjerenja koji će slijediti politiku uprava mirovinskih društava, da ta tvrtka gdje su oni kupili dionice, bolje posluje. Opet posljedica, ovo je posljedica sukoba u Podravci.

Prelazimo na 6. amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite državna tajnice. Zahvaljujem. Amandman se prihvaća.

Poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite državna tajnice. Zahvaljujem amandman se ne prihvaća. Naime, vlada svojim prijedlogom namjerava osvijestiti mogućnost cijeloživotnog ulaganja osiguranika u 2. mirovinskom stupu, što podrazumijeva odabir fonda kategorije A i to u trenutku ulaska u 2. mirovinski stup. Budući da članovi uvijek imaju mogućnost samostalnog odabira kategorije, prilikom ulaska u 2. mirovinski stup, kao i mogućnost promijene kategorije fonda u skladu sa investicijskom shemom cijeloživotnog ulaganja smatramo korisnim. Sve članove koji sami nisu odabirali fond, rasporediti u fondove kategorije A. Zahvaljujem. Poštovani kolega Mrsić, izvolite. Jasno da naši osiguranici nisu do kraja financijski pismeni i da tu imamo problema i da tu treba podignuti financijsku pismenost, ali ovo što sada radite je u suprotnosti sa zdravom logikom. Jer ako 98% njih ne odabere mirovinski fond, onda je logično da ih stavite u neutralni položaj, niti u rizičan, niti u konzervativan, to je u ovaj B. Vi sada sve koji se nisu opredijelili stavljate u fond A koji je rizičan, nije najrizičniji kod ovih fondova rizičnih kapitala, ali je rizičniji od fonda B. I država kaže meni, nisi se opredijelio i ja ću te kazniti zato što ću te staviti u fond A gdje ćeš možda moći u tih 10 g. izgubiti dio svoje štednje, umjesto da sam te stavio u fond B. I politika je opredjeljivanja da ja mogu i trebam se opredijeliti u koji fond. Ako hoću rizičnije, otići ću u fond A, pa kao što birate na tržištu investicijske fondove u koje ćete ulagati novce.

Ovdje vlada kaže, svima građanima koji se ne opredijele mi vas stavljamo u rizičniji fond A, 10 g. pa ćemo vidjeti što će se desiti, pa onda nakon toga mimo vaše volje vas prebacujemo onda u fond B. Pa nema neke logike.

Prelazimo na 8. amandman. Zahvaljujem amandman se ne prihvaća. Vlada svojim prijedlogom daje mogućnost osiguranicima 2. stupa da se opredijele između ostvarivanja mirovine iz 1 stupa ili ostvarivanje mirovine iz oba stupa.

Zahvaljujem državnoj tajnici. Budući da nema predlagatelja glasovati ćemo o ovom amandmanu. Prelazimo na 9 amandman 10 i 11 poštovanog kolege Mirandu Mrsića, predlažete možda da ih objedinimo kolega Mrsić. Ne, dobro, samo pitam. 9 amandman, kolega Mrsić, izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća, prijedlogom vlade uvodi se nova klasa imovine koju čine vrijednosni papiri kojima se trguje, odnosno, koji se nude putem uređenih sustava za prikupljanje kapitala. Na taj način bi mirovinski fondovi dobili mogućnost poticanja tržišta startup projekta, a posebice malih i srednjih poduzeća što bi omogućilo snažniji razvoj gospodarstva RH. Fond kategorija A može uložiti samo 0,2% svoje imovine, a fond kategorije B samo do 0,1% Dok najkonzervativniji fond kategorije C uopće nema mogućnosti takve vrste ulaganja. Zahvaljujem državnoj tajnici, poštovani kolega Mrsić, izvolite. Ovo je jedinstveni slučaj u Europi, ja mislim da je za anale, vjerojatno će to netko i analizirati, da vi mirovinskim društvima naređujete da ulažete novce u fond rizičnog kapitala. Poznato je da su mirovinski fondovi najkonzervativniji u ulaganju i tako trebaju biti jer je tamo naša mirovinska štednja. Vi sada kažete, ministar Pavić, umjesto da se kocka sa svojim novcem, ide se kockati sa našom štednjom, vi sada kažete uložiti ćete novce u startupove preko nekih platformi, fondova itd. ali ulažete u fondove rizičnog kapitala. Svugdje u svijetu startup-ove financiraju fondovi rizičnih kapitala, a ne mirovinski fondovi.

Drugo to se ne isplati, jer će biti veći gubitak nego dobitak. Ali, kada pogledamo onu priču ili se vratimo natrag na čl. 10. gdje se kaže da će vlada imenovati komesare u nadzorne odbore, onda je logično da će onda i taj komesar reći, pa daj ovom starup-u on je član moje stranke, pa mu daj sada 2, 3, 4 ili 5 milijuna za početak, ako propadne, dobro prodao, imaju umirovljenici puno novaca, to se neće no osjetiti.